Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová. Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych znovu opakovala jenom to, že tento návrh zákona se dotýká vlastně čtyř zákonů, to je zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, zákoník práce a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejném ochránci práv. Předmětem této novely je řada technickoorganizačních ustanovení, jejichž cílem je vlastně dílčí úprava zákona o zaměstnanosti ve vztahu k agenturám práce. Tyto změny nebo návrhy vlastně směřují k ochraně a větší jistotě... Já bych poprosil všechny v sále, aby si případně diskuse se svými kolegy domluvili před hlavním sálem.

Dočasné přidělení musí být tak dlouhé, aby ho nebylo možné považovat za přechodné. Navrhuje se zrušení institutu pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku.

Děkuji, paní poslankyně, a já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, čímž končím obecnou rozpravu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Pane ministře? Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není zde. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu? Zahajuji hlasování.

Přijato.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nevidím. V tom případě uzavírám tento bod a můžeme se pustit do dalšího. Děkuji všem za spolupráci.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Vít Rakušan a já ho prosím, aby se ujal slova. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Jedná se o druhé čtení. Cílem novely zákona o státním podniku je umožnit zvýšení kmenového jmění státního podniku ze státního majetku. Zvýšení bude možné provést z majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, které plní funkci zakladatele státního podniku. Návrh obsahuje pojistky, tedy podmínky, za nichž může takové zvýšení kmenového jmění být realizováno. Pro takový postup existují naléhavé strategické, hospodářské, společenské, bezpečnostní a jiné zájmy státu. Za další předchozí souhlas vlády. Potřeba zavedení navrhované možnosti zvýšení kmenového jmění státního podniku se projevila v diskusích o řešení aktuální situace u podniku Česká pošta. Z tohoto důvodu se též prací na novelizaci ujalo Ministerstvo vnitra, ale za úzké spolupráce s Ministerstvy průmyslu a obchodu a financí. Návrh již projednal garanční hospodářský výbor, který Poslanecké sněmovně doporučil návrh zákona schválit v předloženém znění. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, velmi zkráceně z jednání garančního, to znamená hospodářského výboru, který zasedl 8. června. Usnesení v té zkrácené verzi je následující: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění předloženém vládou. Za druhé mě zmocňuje, abych případně upravil některé legislativně technické, a za další mě pověřuje, abych o tomto aktu informoval paní předsedkyni a následně to přednesl i tady na půdě Poslanecké sněmovny, což tímto činím. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A já vás přeruším a poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit, případně si vyřídit vše před sálem. Můžete pokračovat. Děkuji.

Ačkoli není vyloučeno, aby státní podnik vykonával vedlejší činnost i v jiných oborech, postupně se ukazuje, že takto přísná a rigidní úprava není vhodná. Proto tento pozměňovací návrh navrhuje, aby úkoly zakladatele mohlo plnit několik ministerstev. Konkrétní uspořádání jejich vzájemných vztahů bude ponecháno na smlouvě.

Vhodnější je nastavit model řízení vždy podle potřeb aktuální situace. Vláda bude též moci takové uspořádání jednostranně zrušit.

Děkuji za pozornost.